Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Návrh byl zamítnut.

Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

V hlasování s pořadovým číslem 40 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro návrh hlasovalo 85, proti 99. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? V hlasování s pořadovým číslem 44 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 84, proti 97.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

V hlasování s pořadovým číslem 46 bylo přihlášeno 186 poslanců, pro hlasovalo 85, proti 96. Návrh byl zamítnut.